Děkuji, pane poslanče, a prosím vás, abyste spolu se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám, a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda je zájem o závěrečné slovo? Není.

Jenom podotýkám, že v podrobné rozpravě musí zaznít návrh usnesení.

Poprosím vás tedy, pane zpravodaji, abyste nám přečetl návrh usnesení.

Děkuji vám, pane poslanče. Tímto končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda máte zájem o závěrečné slovo? Nemáte, děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Končím projednávání tohoto bodu.